Děkuji za slovo.

A já mám jenom jednu poslední poznámku na to, co jste řekl předtím, pane ministře.

Takže za nás, pokud budete potřebovat nějakou ještě další sílu kromě své pozice ministra průmyslu, tak si troufám říct za celý klub, že ji budete mít, protože my tohle konzistentně prosazujeme od začátku tohoto volebního období.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Končím tedy i podrobnou rozpravu. Nebyly předneseny žádné návrhy, které by byly hlasovatelné, takže končím druhé čtení tohoto návrhu a končím projednávání bodu číslo 4.